Předám předsedání.

Dobrý podvečer, nebo dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 490/4.

Takže se ptám, jestli mají zájem o svá vystoupení a uplatnění svých přednostních práv.

Prosím, máte slovo. Ráda bych začala prosbou. Chci vás požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který jsem předložila spolu s kolegou panem poslancem Bauerem, jehož cílem je přiznat zvýšení rodičovského příspěvku všem rodičům všech dětí do čtyř let bez jakýchkoli rozdílů a výjimek.

V první řadě jde o zachování zásady rovnosti občanů před zákonem, zásady obecné spravedlnosti a zásady legitimního očekávání.

Selekce, kterou provádí při zvyšování rodičovského příspěvku vládní koalice nyní, je naopak neodůvodněná a diskriminační. Kritérium, které přitom zvolila, to znamená podmínit toto navýšení čerpáním rodičovského příspěvku ke dni nabytí účinnosti novely zákona o státní sociální podpoře, a které z nároku na toto navýšení vylučuje zhruba 20 % rodičů dětí do čtyř let, je navíc krajně nespravedlivé. Mnohem nespravedlivější, než by bylo například losování těch, kterých se toto zvýšení bude týkat.

Praxe je odlišná, a nejen v tomto případě.

Podobné i mnohem vyšší finanční částky jsou v současné době i v návrhu státního rozpočtu na příští rok a v delším rozpočtovém výhledu alokovány na záležitosti, jejichž dlouhodobý společenský přínos je nepochybně mnohem nižší než podpora porodnosti a výchovy dětí.